Protože jak chcete vysvětlit občanům, jak chcete vysvětlit lidem, že jejich rodina má být o víkendu zavřena v panelákovém nebo jiném bytě, a nemůže stejná rodina, stejní členové té rodiny, si sednout do svého auta, odjet do jiného okresu na svou chatu, tam být na své zahradě a zase se vrátit? Ohrožují někoho, zhorší pandemickou situaci, stane se něco? Stane se něco, něco se skutečně stane.

Nedá se vysvětlit to, proč toto lidé nemohou udělat. A není pravda, že lidé jsou nezodpovědní, nedodržují příkazy, je spousta lidí, která to prostě neudělá, i když by mohla, protože je to zakázáno. Ale tenhle zákaz, tenhle příkaz je nesmysl a nedá se to vysvětlit. Nedá.

A to jsou ta opatření, která způsobují únavu lidí. Která nakonec vyvolávají hněv, která vyvolávají nepochopení pro nepřiměřené zákroky policie a další věci, o kterých tady mluvíme, protože trpělivost lidí je u konce a je drážděna úplně zbytečně takovými opatřeními, jako je zákaz pohybu mezi okresy, jako je tady to nošení respirátoru, když jsem sám na ulici, a tak dál a tak dál.

My ho nepotřebujeme a já jsem přesvědčen, že skončení nouzového stavu by naopak přispělo ke zdraví společnosti. Za druhé, ten druhý blok, co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená.

Toto, tady tu argumentaci, vyřídím myslím velmi rychle. Pokud to vláda říká, tak lže, a pokud to bude říkat, tak bude lhát. Zrušení nouzového stavu neznamená žádné divoké rozvolňování, není to volání po tom, abychom se všichni začali chovat jako blázni a neodpovědně. Prostě tohle není žádná pravda. A já jsem tady, myslím, docela přesvědčivě, podle mě zcela přesvědčivě ukázal, co zrušení nouzového stavu by jedině přineslo. Já nebudu dělat to samé, co tady slyším od vlády, nebudu vládu obviňovat. Mohl bych tady hodiny, hodiny mluvit o tom, že nás o prodloužení nouzového stavu žádá vláda, která uvalila na Českou republiku nejdelší nouzový stav v Evropě, která na třetí nejdelší čas z celé Evropy zavřela školy, která současně přivedla Českou republiku na první místo smutného, tragického žebříčku počtu zemřelých na počet obyvatel, která objednala méně vakcín, než mohla, a tak dál. O tom bych tu mohl mluvit celé hodiny, a já to nebudu dělat. A tak doufám, že ani vláda nebude obviňovat opozici z toho, že si sama není schopna sehnat dost hlasů možná si je už sehnala pro ten nesmysl, kterým je prodloužení nouzového stavu. Raději se racionálně poslouchejme a zkuste nám opravdu vysvětlit, proč ty věci a ta je jediná věc, a to je uzávěra mezi okresy, zákaz pohybu mezi okresy, což je jediná věc, pro kterou potřebujete nouzový stav proč je to tak strašně důležité. Není. Všechno ostatní byste mohli dělat podle pandemického zákona. Řekli jste, že podle pandemického zákona budete postupovat. Pandemický zákon jsme vám připravili a vy řeknete: Ne, to nestačí. Je to pořád dokola. Vláda se může řídit pandemickým zákonem, může podle něj dělat všechna opatření plus za pomoci související legislativy, a ta jediná věc, na kterou se tady snad můžete odvolávat, zavřené okresy a nouzový stav (z) tohoto hlediska, to je prostě nesmysl. Za třetí a poslední bod, a to je to, co by vláda měla dělat, urgentně dělat místo prodloužení nouzového stavu, a to já shrnu do sedmi kroků. Za druhé, připravujte školy, ale skutečně připravujte, ne že na základě nátlaku opozice o tom jenom mluvíte.

Dohodněte se s podniky, dohodněte s nimi dostatek dodávek testů a zvyšte kompenzace. Za čtvrté, soustřeďte se na dostupnost kvalitních respirátorů pro lidi. Za páté, umožněte bezplatné testování protilátek po prodělaném covidu. Za šesté, napravte chyby při špatném objednávání vakcín a odstraňte překážky rychlého očkování u nás doma. Není to jedno. Každý týden nějaké improvizace, každý týden, kdy ta vakcína někde leží, každý den, kdy ta vakcína se nevyužije, může stát lidské životy.

Pojďte se tím plánem také řídit a v tom vás, pane ministře, v tom vás, vážení členové vlády, určitě podpoříme. Pojďme se tímto plánem řídit.

Vážená vládo, dámy a pánové, nevím, jak začít. Začnu od konce. Protože neslyšel jsem ani jeden argument, že by něco bylo dobře uděláno za poslední rok, ale slyšel jsem tisíc argumentů, že vše je děláno špatně.